79. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Usnesení volební komise číslo 78 ze dne 7. června 2018 máme také k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise. Děkuji za slovo. Děkuji vám za trpělivost. Slibuji, toto už je poslední ze série volebních bodů. Proces je vlastně stejný, je to již druhá volba, první kolo.

Proto volební komise opět vyhlásila lhůtu do 7. června. Přijala k tomu usnesení číslo 78.

Tedy tři kandidáti na jedno místo. Opět v tomto případě prosíme po rozpravě o hlasování, jestli budeme volit tajným způsobem. Otevírám rozpravu. Přihlášen není nikdo, rozpravu končím. Závěrečné slovo nebude využito, budeme nyní hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 54, přihlášeno 150 poslanců, pro 105, proti 19. Přerušuji projednání tohoto bodu. Projednávání dalšího bodu na základě dohody neotevřu, ale předám slovo panu předsedovi volební komise, aby nám vysvětlil ten důvod a současně nám řekl potřebné lhůty a všechny záležitosti, které potřebujeme k provedení voleb, které jsme nyní odhlasovali. Prosím, pane předsedo. Poslední volební bod, který vidíte na tabuli, volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Je to z toho důvodu, že pan poslanec Jan Hamáček byl jmenován ministrem vlády teprve včera a v tuto chvíli tady ještě není za volební komisi navržena lhůta, nebo stanovena lhůta, na podávání návrhu na pozici místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Předpokládám, pokud o to požádá pan předseda klubu sociální demokracie, o pevné zařazení, tak následně bych já jako předseda volební komise vyhlásil lhůtu na podání návrhu. Myslím, ta lhůta bude komfortní, byla by do přespříštího týdne, to znamená do pondělí 9. července. Ale jak říkám, v tuto chvíli tedy není zatím potřeba tento bod otvírat, bude připraven, až se dozvíme, až Sněmovna odhlasuje jeho pevné zařazení. Pane předsedající, prosím tedy o přerušení schůze k provedení voleb.

Děkuji, pane předsedo.